Předložený návrh uvede ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Děkuji, vážení pane předsedající.

Je to samozřejmě vyjádření toho, že se hodláme angažovat a podporovat rozvoj Afghánistánu. Dohoda obsahuje takovou tradiční škálu oblastí, kterých se týká, od spolupráce v oblasti politické, rozvojové, ekonomické, obchodní, investiční, i oblast práva a bezpečnosti. Také je tam regionální spolupráce, takže to je poměrně docela klasické rozdělení.

Máme tam poměrně veliký kontingent vojáků, jak všichni víte, v této chvíli docela pozoruhodně vysoký v porovnání s ostatními zeměmi. Vy byste mohli říci dobře, ale jaké má výsledky naše podpora a náš rozvoj? Řeknu vám na rovinu, že to samozřejmě vůbec moc jednoznačné a jednoduché není.

Je to významný segment, jeden z nejsilnějších vůbec.

Já vám děkuji, pane ministře. Nyní by se měl ujmout slova zpravodaj pro prvé čtení, kterým byl určen pan poslanec Foldyna. Bohužel pan poslanec se z dnešního jednání omlouvá. V tom případě budeme muset změnit zpravodaje pro prvé čtení. Jako zpravodaj pro prvé čtení je navržen pan poslanec Zemek. Táži se, zda má někdo jiný návrh na změnu zpravodaje. Není tomu tak. V tom případě dám hlasovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby zpravodajem pro prvé čtení byl pan poslanec Zemek.

S tímto návrhem byl vysloven souhlas a já požádám pana zpravodaje, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Navážu na pana ministra. On to poměrně obsáhle tady odůvodňoval.

Zahraniční výbor k projednání, dobře. Já vás požádám, abyste zaujal pozici na místě zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu. Eviduji přihlášku pana poslance Kudely, ale nikde ho zde nevidím. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pan poslanec Fiedler.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nevím, jak bych to dále okomentoval, co k tomu dále říci.